Já si myslím, že mnohem rozumnější je, když návrh zákona zamítneme, nezpůsobíme další nejasnosti pro stovky dalších podnikatelů a budeme nadále hledat jiné řešení, které by mohlo tuto speciální skupinu diskriminovaných daňových poplatníků vyřešit vyřešit jejich problém s daní z příjmu.

Těch problémů je podle mě celá řada. Vystoupení pana senátora bylo poměrně krátké, nicméně si myslím, že řekl to podstatné, ty hlavní důvody. A důvodem není to, že bychom ten problém nechtěli řešit. Já bych doporučil, abychom se řídili zdravým rozumem, kdybych parafrázoval svého kolegu, pana poslance Kalouska, abychom byli papežštější než papež, nevím, kdo je papež v této chvíli, protože přijmout špatný zákon, který vyrobí nové problémy, aby odstranil nějaké dílčí problémy, mně nepřijde jako správný postup Poslanecké sněmovny jako celku.

Já myslím, že v té veřejné debatě to tak velmi často je. Mnoho českých firem tam má taky své sídlo, není to nic překvapivého ani nic tajného.

Takže doporučení našeho klubu: podpořme stanovisko senátorů, mají pravdu, nechtějí zvýšit nejistotu těch, kteří podnikají a zaměstnávají například i zahraniční pracovníky. Já děkuji. V tuto chvíli nemám další přihlášené do rozpravy. Paní ministryně.

Jak chcete donutit národní legislativu k tomu, aby si stanovila nějakým způsobem daně? Nemůže. Je to výlučně právo jedině tohoto parlamentu.

Ale uvědomme si jednu věc tam je progresivní zdanění.

To nechceme. Je to docela složitý problém.

Ale prominout daň jsme nemohli. Tu kompetenci nemá ani ministr financí. Já také děkuji. Nyní tady mám dvě faktické poznámky.

O tom se budeme taky bavit.

Já jsem neříkal, že řešení je nová smlouva.

To bezesporu. A to podle našeho názoru, ale taky názoru Senátu jako druhé komory Parlamentu není správný postup. O tom dneska debatujeme. Děkuji za dodržení času.

A vždycky je to tak trochu věcí výkladu.

Kdyby k nim muselo dojít, nemohlo Ministerstvo financí dát neutrální stanovisko. Ale tomu nevěřím. Děkuji. V tuto chvíli nemám faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy, takže se znovu zeptám, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí z místa. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel tu je?